Příslušné usnesení vlády, pověření od předsedy vlády Andreje Babiše, mám založeno ve spisu. Prosím, paní vicepremiérko, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

V případě zrušení plánované kulturní akce z důvodu pandemie tento zákon umožňuje pořadateli odložit vrácení vstupného a namísto toho zákazníkovi nabídnout poukaz, který bude moci využít na náhradní akci.

Česká republika navíc byla zařazena mezi rizikové země, takže mnozí umělci ze zahraničí svá vystoupení ruší či na plánovaná představení nedorazí.

Děkuji vám za pozornost.

Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to sněmovní tisk 1053/1. Tedy výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkyně ministra kultury paní Smolíkové, zpravodajské zprávě poslankyně Melkové a po rozpravě II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

Novelizační body 3 a 4 návrhu zákona zní: